Je spousta složitých témat, která se dají v politice překroutit, zrelativizovat, hodit na politického konkurenta. Dnešní hlasování se však mezi ně neřadí. Každý volič si udělá obrázek velmi jednoduše, a tak je to dobře. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás požádat o jednoznačnou podporu vládního návrhu poslance Andreje Babiše na zmrazení platů ústavních činitelů coby projevu solidarity a sounáležitosti se zbytkem mzdové a platové sféry v zemi. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Máme před sebou ještě dvě přednostní práva a pak si schválíme program. Takže pan místopředseda Okamura, potom paní ministryně Maláčová.

Takže tato schůze je svolána hlasy poslanců ANO a poslanců SPD, protože my dlouhodobě prosazujeme zamrazení platů politiků a o stejném návrhu SPD se ve Sněmovně už hlasovalo, hlasovalo se o něm před dvěma lety a tehdy žádná z ostatních parlamentních stran náš návrh nepodpořila.

Pro SPD platí, že konzistentně prosazujeme zamrazení platů politiků, které jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se nadále navyšovaly. Je nepřijatelné, aby si politici určovali platy sami. Takže my jsme rádi, že i díky hlasům poslanců SPD je tato mimořádná schůze svolána, a doufám, že tedy ostatní parlamentní strany tady ve Sněmovně podpoří tento návrh na zamrazení platů politiků. Ještě bych se rád vyjádřil k tomu, co tady říkal pan premiér Andrej Babiš. Jenom bych doplnil, že by bylo fajn říkat, že zvyšování důchodů je tady vždy i díky hlasům poslanců SPD, protože hnutí ANO má 78 poslanců, nemá tady většinu, takže je potřeba vždycky i další hlasy, další strany k tomu, aby bylo možno zvyšovat důchody. Takže my se k tomu hrdě hlásíme, že každý rok, pokaždé když se tady hlasuje o zvyšování důchodů, poslanci SPD vždy hlasují pro zvyšování důchodů a i díky našim hlasům se tady vždy každoročně zvyšují důchody a budou se díky našim hlasům vždy důchody zvyšovat, ať se jedná o starobní důchody, invalidní důchody, sirotčí důchody nebo vdovské důchody.

Dostanou navýšení nula.

Takže to je potřeba si říci a je potřeba si to připomenout souvislosti s tím, když tady pan premiér hovořil o zvyšování důchodů.

Všechny kandidující subjekty slibují, upravují, přesouvají, přičemž žádný z nich nechce řešit jádro problému.

Nepřizpůsobiví, ti takzvaní nepřizpůsobiví jsou plně závislí na štědrých sociální dávkách a nic je nenutí začít pracovat. My všichni jim pak ze svých daní tuto pohodlnou v uvozovkách jízdu životem financujeme, a co víc, ještě si stěžují! A Piráti je dokonce podporují, protože dlouhodobě obstruují ve Sněmovně, aby nemohla být schválena novela zákona z pera SPD, která by vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým neboli zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými zásadním způsobem omezila neboli ukončila to zneužívání. Pár minut chybělo od toho, že už jsme mohli ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Takže tyto strany podporují nepřizpůsobivé a kvůli nim budou doplácet slušní lidé zase na ty nepřizpůsobivé.

Proto samozřejmě doufám, že Piráti nebudou u vlády, doufám, že tam nebude ani koalice SPOLU, byť tam to byla jenom jedna z těch stran, ta menší z té trojkoalice, která to tady blokovala, a doufám, že SPD bude tak silné v Poslanecké sněmovně, abychom to mohli se slušnými poslanci jiných stran tady prosadit. A já říkám, že dokud konečně nenaženeme nepřizpůsobivé lidi do práce, bude mít náš stát neustále problém s penězi. A může přesouvat, upravovat a tak dál jak chce, ale nic se nevyřeší.